Lidé na městech a obcích ve chvíli, kdy nebyly žádné pomůcky, si je sami šili, obstarávali, byla tady obrovská solidarita mezi lidmi v celé České republice. Ale ano, samozřejmě, ta restriktivní opatření na začátku, se kterými vláda přišla, a to říkám zcela otevřeně, byla namístě.

A potom poukazujete na ty jiné země, jak jste lepší. Víte, co řekla německá kancléřka jako první větu? Každé opatření, které provedeme, vám budeme vysvětlovat. Musíme být otevření a transparentní, aby lidé vzali ta naše opatření za vlastní a byli schopni se s nimi ztotožnit a cítili jejich dočasnost. Nezlobte se, přece nemůžeme nevidět, že vláda v mnoha věcech postupovala velmi chaoticky a v některých věcech prostě není schopna ani ty své dosavadní kroky vysvětlit. A teď nám tady řeknete, pane ministře, že máte scénáře, ale že nám je dneska ještě neřeknete. No tak na to jsme tady čekali do půl dvanácté? Děkuji. Nejdříve pan poslanec Hájek, poté pan poslanec Třešňák. Prosím, pane poslanče. Dobrý večer. Já se omlouvám, ale já už jsem to nevydržel.

Nikdo! Ani ředitel.

Fungovala havarijní komise, která každý den, každou směnu dávala příkaz, který reagoval na tu situaci, která se vyvíjela. A buď ten vývoj byl pozitivní, tak jsme mohli diskutovat nad tím, kdy ty horníky pustíme částečně do dolů, anebo byl negativní, kdy jsem řekl bohužel, musíme to posunout. A ta situace je dneska stejná, akorát že ta vláda neřeší 5 tisíc horníků jak já, ale 10 milionů obyvatel.

Děkuji. Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Třešňák, poté pan poslanec Bartoš s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.

Já jsem chtěl pouze dvě věci, a skutečně praktické.

I nás, protože kdo by si nepřál rychlejší uvolňování, aby následně ve středu patnáctého ráno Ministerstvo zdravotnictví mělo tiskovou konferenci, kde to už zaobalilo do jakési skepse. Ale o tom jsem mluvit nechtěl, já jsem chtěl skutečně tu praktickou poznámku a ta se týkala těch škol.

Děkuji.

Bylo to tady zmíněno. Jednak základní jsou epidemiologická data, která se měnila.

A museli jsme to měnit ze dne na den. A tím, že jsme měli třeba dva týmy, tak ty když přišly za dva tři dny do práce, tak ty základní informace byly úplně jiné a museli jsme to zvládnout.

Ve dvou konkrétních nemocnicích je dvacet procent lidí, kteří jsou buď v karanténě, v OČR, nebo na PN.

Samozřejmě že nikdo nemůže nařídit, jak to v tuhle chvíli bude.

A berme, že jsou kantoři starší, můžou mít nějaké riziko, tak jaká bude ochrana jejich? Takže ono to fakt souvisí všechno se vším a jsou to kroky, na které nikdo nemusí ani myslet. Děkuji.

Prosím, nechme tady těch poznámek, jako my staří, co máme zkušenosti, vy mladí, co nemáte zkušenosti. To sem opravdu nepatří. Aby lidé měli nějaký komfort, tak jsme je prostě transparentně a otevřeně informovali.

Já vím, že to do Čech došlo až později, prodají se tady 3 miliony mobilních telefonů. Rozhodování na úrovni státu, to není praktická věc. Vy také víte, jaký je postup, když vám někde třeba začne téct krev nebo když ten pacient kolabuje.